Dámy a pánové, to není náhoda!

A to je hrozba, hrozba pro nás pro všechny.

U toho nesmí zůstat, protože to by nebylo vyhodnoceno jako dobrá vůle ke komunikaci, ale bylo by to vyhodnoceno jenom jako naše slabost.

A vláda má své kapacity. Druhá věc, které bych se chtěla věnovat, je Rosatom. Moc jsem vás prosila, abyste brali vážně to, co říkají naše zpravodajské služby, abyste brali vážně usnesení vlády, protože já jsem opravdu celou dobu jenom chtěla, abyste zohlednili usnesení vlády k bezpečnostním aspektům výstavby Dukovan. Tak opět říkám: Berme toto vážně, trvejme na zapracování těchto bezpečnostních zájmů státu do zadávací dokumentace.

Děkuji. Zatím je to poslední přihláška do obecné rozpravy. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, vážený pane ministře, jsem rád, že zde jste, vy jste měl dneska opět vcelku dobrý projev, jste dobrý řečník. Ale použil jste argumenty, které nebyly až tak v pořádku. Mluvil jste dobře, ale jednostranně.

Hovořil jste o katastrofě letadla, o těch mrtvých, samozřejmě, že je to tragédie, a budu velice rád, když ti, kteří to způsobili, budou potrestáni, všichni bez rozdílu, a ne, že se to bude zneužívat.

Přesto Američané tam hodili raketu.

To jsou věci, které v tom světě jsou. Ale celou dobu dnešní rozpravy tady zaznívalo, že my patříme k té dobré části světa a jediní špatní jsou ti na východ, to zlé Rusko.

Byly tu desítky projevů po výbuchu ve Vrběticích tady u tohoto pultíku, které se tím zabývaly a rozebíraly všechny situace. Ale je to sedm let a já si myslím, že máme jeden obrovský dluh. Dluh vůči občanům Vrbětic, aby se dozvěděli, co se tam vlastně v těch Vrběticích stalo.

Tak zní oficiální informace, která zazněla médii, která zazněla i z úst ministra Hamáčka, kterou tady opakoval a byla diskutována.

On nepopírá, že tam byly, jeho majetek, zboží, jak se vyjádřil pan premiér, ale že ho nechtěl vyvézt, že tam mělo zůstat a že nejsou žádné argumenty, které by svědčily o tom, že to chtěl vyvážet.

Ale to je nepodstatné, protože přece ti zlí Rusové...